Potom navrhnu, aby se prodloužila lhůta pro projednání toho zákona mezi prvním a druhým čtením tak, aby byl dostatek času k tomu, o tomto tématu diskutovat ve chvíli, kdy už tento zákon, v což pevně věřím a chci vás o to požádat, prvním čtením projde.

Děkuji, pane ministře. Předpokládám, že pak ještě padne návrh na prodloužení dané lhůty, o které jste hovořil. A nyní bych poprosila, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Šimon Heller.

Poslední informaci, kterou zde zmíním: předsedkyně Sněmovny navrhla přikázat k projednání výborům, konkrétně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Také děkuji panu zpravodaji, a než otevřu obecnou rozpravu, dovolím si ještě přečíst dvě omluvy.

Požádala bych ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážená vládo, já už tady jenom stručně zmíním to, co včera avizoval můj kolega Jakub Michálek, a tedy, že i k tomuto tisku budeme mít pozměňovací návrhy.

Návrh zákona byl připravován od roku 2019 a je tak z dílny minulé vlády, která odmítla našim připomínkám naslouchat. Piráti ale tento návrh i přes výhrady v prvním čtení podpoří a v rámci druhého čtení se ale v souladu s programovým prohlášením vlády a v souladu s dlouhodobým program Pirátů chystáme předložit několik pozměňovacích návrhů, které posílí ochranu práv uživatelů i autorů.

Tam bude možné naše jednotlivé návrhy probrat podrobněji. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní další, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Karel Rais. Požádám ho také, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, pane ministře páni ministři jsou tady dva vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi také, abych se vyjádřil k návrhu autorského zákona, který byl předložen do prvního čtení této Sněmovny. Zdůraznil bych zde rád dvě skutečnosti.

Potom v roce 2014 byla provedena implementace směrnice Evropského parlamentu o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a směrnice Evropského parlamentu o některých povolených způsobem užití osiřelých děl.

Podle mne je tedy nutné, chceteli vhodné, aby vláda více než dvacet let starý autorský zákon nenovelizovala, ale aby předložila novou verzi, která reaguje na technický pokrok v oblasti vydávání a šíření informací ve veřejném prostoru.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení a nyní další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec Ondřej Babka. Poprosím ho, zda by přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.